Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Lubomír Volný navrhuje zařadit nový bod s názvem Na všech životech záleží. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 9. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 10. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 11. Návrh nebyl přijat. A jako poslední je zde návrh pana poslance Václava Klause na zařazení nového bodu Vysvětlení Miroslava Kalouska, na kterých životech nezáleží. Je to nový bod, o kterém je možné hlasovat. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 12. Tento návrh přijat nebyl. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly v rámci návrhu pořadu schůze. K hlasování prosím.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bohužel jsem promeškal ten správný okamžik, což je moje procedurální chyba, nicméně ten váš postup skutečně správný nebyl. Tady byl protinávrh pana kolegy Michálka na to, kam má být zařazeno náhradní výživné. Byl to protinávrh, bylo to zařazeno až po těch bodech, na kterých jsme se na grémiu jasně domluvili. Pokud sociální demokracie prostě na grémiu nebyla úspěšná, ten bod náhradní výživné zařazen nebyl. My jsme teď sociální demokracii vyšli vstříc a zařadili jsme to před grémiem zařazené rozpočtové určení daní pro kraje, o kterém teď už víme, že se prostě jednoznačně nestihne. Byl tady protinávrh pana kolegy Michálka, podle jednacího řádu měl být hlasován, tím pádem by bylo případně náhradní výživné zařazeno až po projednání rozpočtového určení daní pro kraje, což byla dohoda z grémia. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, jenom abych předešel zbytečným mediálním dotazům k té nonverbální komunikaci, která tady proběhla před řečnickým stolem.

A já se domnívám, že bychom takové formy nonverbální komunikace ve Sněmovně připustit neměli, pokud připustíme myšlenku, že kolegové jsou schopni formulovat věty. Já vám děkuji. Pan předseda Michálek skutečně řekl a použil termín protinávrh, takže nicméně on sám námitku proti hlasování nevznesl a vzhledem k tomu, že tam byla snad i ústavní většina, když se přijímal tento návrh, tak předpokládám, že by to na výsledku hlasování nic nezměnilo. Ale chápu, je to pravda, omlouvám se. Takže schvalujeme pořad schůze jako celek. Ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen. Nyní bych rád vzhledem k tomu, že jsme schválili gremiální návrh, který předpokládá nějaký průběh středečního jednání, tak bych v souvislosti s návrhem na projednání zákonů z bloku třetího čtení už teď navrhl, abychom si odsouhlasili a hlasovali podle § 95a jednacího řádu o vyčlenění jiných hodin pro jednání o třetím čtení, než je zítra do 14.00 hodin.